Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane předsedo Jakobe, prostřednictvím paní místopředsedkyně, mluvil jste celkem dlouho, neřekl jste nic. Takže je to jednoduché. Je to jednoduché.

Řekněte ano, ne, pokud ne, tak proč. O nic jiného tu nejde.

Já věřím, že i tak by se vám to nepodařilo. Neříkejte nám tady spoustu těch prázdných slov, která stejně všichni víme, že nemají žádnou informační hodnotu. A ještě malá připomínka. Pan ministr, uvidíme, taky že se zapojí, doufejme. Evidentně je nezajímá vůbec nic! Tak já děkuji moc. Já si samozřejmě připravuji další řeč, kterou budu mít později, nicméně je potřeba reagovat i faktickými poznámkami na mého ctěného kolegu pana Jakoba, prostřednictvím vás, paní předsedající.

Vy si chcete pohlídat volbu generálního ředitele České televize. A já se domnívám a pevně věřím, že se někteří z vládních poslanců jednoduše vzchopí a budou proti tady této novele.

Tak děkuji za pozornost.

A další přihlášení v pořadí. Prosím. Já děkuji za slovo. Jenom taková rychlá krátká na pana poslance Jakoba.

Kroutíte hlavou, já taky kroutím hlavou. Jsem ráda, že tady jsou dva ministři. Já nemám nic proti paní ministryni obrany, ale myslím si, že toto není její rank, toto je váš rank . Nevíte, dobře. Kde jsou poslanci? Je to vaše mimořádná schůze. Kde máte poslance? Kolik jich tady sedí? To je pro vás tak důležité, že tady sedí všeho všudy deset poslanců? To si z nás děláte srandu? Děkuji.

Děkuju za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, paní ministryně, kolegyně kolegové, tak já bych jenom připomněl, vaším prostřednictvím, kolegům, jak tady zaznělo. Tak prosím, pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 je Jan Jakob.

Nicméně já bych to, prosím pěkně, chtěl vrátit do té skutečně věcné, faktické roviny. Pokud tedy, jak jsem slyšel všechna ta vystoupení s faktickými poznámkami, je vyčítáno nějaké rychlé projednávání narychlo a podobně, tak ten termín, to datum tady pan předseda jasně sdělil. Já vím, že to není vaše vláda, ale my jsme se v tom programovém prohlášení vlády k něčemu jasně zavázali a zároveň jsme od začátku deklarovali, že velká, takzvaná velká novela mediálních zákonů bude primárně spojena s otázkou financování veřejnoprávních médií. Proto jsme ty věci takto rozdělili. Všechno ostatní prosím je zbytečné. A teď mi tady dovolte citovat z jednacího řádu § 95 třetí čtení návrhu zákona, odst. 2: Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu data účinnosti návrhu zákona, legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů a tak dále. Děkuji pěkně.

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Já budu fakticky reagovat.

Jenom chvilku. Ta druhá se týká toho času.

To znamená, že to, že to je v systému od června a teď to probíráme, o tohle tady nejde.